Místo ministra vnitra Milana Chovance prosím, aby se za vládu ujal slova ministr dopravy Dan Ťok a odůvodnil nám návrh. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tuto úmluvu již podrobně uvedl pan ministr Chovanec v prvním čtení.

Dovolte mi pouze připomenout průběh projednávání v Poslanecké sněmovně. Pro schválení se vyjádřil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávní výbor. Děkuji za pozornost.

Nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj nejdříve zahraničního výboru pan poslanec Václav Zemek, připraví se pan poslanec Lukáš Pleticha...

Děkuji, pane místopředsedo. Zastoupím pana kolegu Zemka a seznámím vás s usnesením zahraničního výboru, které zní:

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Jak vidíte, zahraniční výbor nedoporučuje žádné usnesení, nicméně věcí se zabývaly další výbory, které zřejmě nabídnou Poslanecké sněmovně k hlasování doporučení k ratifikaci.

A prosím, aby se připravil pan poslanec Martin Plíšek za výbor ústavněprávní. Mezitím nás předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bude informovat o jednání výboru... Tak ne, ještě jinak, ano.